Kolegyně, kolegové, chápu, že nás tady straší Ústavní soud, že pokud nepřijmeme nic, tak bude platit mnohem horší verze, že vlastně přestane platit v tomto ohledu služební zákon a bude platit standardní zákoník práce. To si asi nikdo z nás nepřeje. Na druhou stranu toto není cesta, tak jak to předkládá pan ministr vnitra, k tomu, abychom pro to hlasovali, a ještě abychom pro to hlasovali jedním hlasováním v rámci devadesátky. Asi se většina z nás shodne...

To si myslím, že tady skutečně nějaký střet zájmů nehrozí.

No mně by se to moc nelíbilo a myslím si, že by se to nelíbilo, nemělo líbit ani panu ministrovi vnitra a že by se to nemělo líbit ani dalším členům této vlády, která pro to hlasovala, protože samozřejmě ty konsekvence si tady umíme uvědomit snad všichni. Kolegyně, kolegové, jak říkám, nechci, aby se prostě pan ministr dostal do situace, že když se nepřijme nic, bude platit klasický zákoník práce v tomto ohledu.

I praxe ukázala, že tady žádný problém není, tak proč by to samé nemohlo platit u bezpečnostních sborů, konkrétně u Policie České republiky.

V tom je prostě řečeno úplně vše. A toto ustanovení, pokud by navrhl pan ministr vnitra Hanáček, tak já rozhodně nebudu vetovat to, aby se tento návrh dostal do Poslanecké sněmovny znovu, abychom ho projednali v devadesátce, tedy jedním návrhem. Ale pro tento návrh, tak jak byl předložen, hlasovat v devadesátce nemůžeme. A skutečně bych požádala, aby na bezpečnostní výbor, který se tímto bude zabývat, přišli policejní funkcionáři, možná přišli i zástupci jiných bezpečnostních sborů, aby nám i oni řekli, jaká ta praxe u nich je, byť jak jsem řekla před malou chvílí je v tom zásadní rozdíl, protože ti policisté jsou orgán činný v trestním řízení. Děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem vás zdržela tak dlouho. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážené kolegyně a kolegové, slyšeli jsme emotivní vystoupení prostřednictvím poslankyně ODS.

Každý porušíme občas rychlost, každý přejdeme na červenou, každý občas něco provedeme, takže vlastně jsme se deklasovali na drbany všichni, protože nevěřím, že paní Černochová všechno dodržuje.

Uvědomme si, že ti lidé jsou normálními občany naší země, že žijí v rodinách, že mají svoje potřeby a nemají možnost si často vydělat prostřednictvím svých služebních poměrů na normální život. A my jim zakážeme to, aby si oficiálně přivydělali, a ponecháme stav, který dneska už je.

Prosím, pan kolega Brázdil, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já budu faktický. Přimlouval bych se za to, nebo vnímám to pozitivně.

Děkuji.

Tuším, že mi odpovíte, že určitě ne, ale podle toho, jak je to zatím předloženo, to asi zaručit úplně nemůžete.

Dnes v podstatě mohu prodávat přebytky z vlastního hospodaření, třeba jablka, med z včelaření.

Myslím, že toto vycházelo i ze závazného pokynu policejního prezidenta, který byl vydán pro úpravu právě zmíněného § 48 zákona o služebním poměru.